Zbavuje se tím odpovědnosti, nebo nemá kompetenci, neumím přesně odpovědět, ale je to pochopitelně na rozhodnutí této vlády. V každém případě jsem toho názoru, že si poté musí ručit za práci svých vládních zmocněnců. Jedním z nich je vládní zmocněnec pro média a dezinformace. Tento vládní zmocněnec, který funguje už takřka rok pod Úřadem vlády, se zviditelnil zejména na konci minulého roku.

Vládní zmocněnec přišel s Akčním plánem a tento Akční plán vzbudil obrovské emoce, oprávněné emoce. Co vlastně říká?

A neziskovky, které budou šířit osvětu a vychovávat k tomu, abychom psali uvědoměle, těm dáme 50 milionů korun ročně.

Dobře, vládní zmocněnec udělá chybu, ale je třeba, aby se k tomu vláda postavila, aby tedy jasně řekla, že buď si stojí za tím Akčním plánem, anebo si za ním nestojí. Pokud řekne, že za ním stojí, potom logicky bude podrobena drtivé kritice a nebude se moci vymlouvat na vládního zmocněnce a tady možná hledejme ten důvod, proč si ho vůbec takto zvolila. Anebo si za ním nestojí, což by bylo správné, shodí to ze stolu, ale poté předpokládáme, že tento vládní zmocněnec skončí, protože je neslýchané, aby se něco takového skutečně vážně skloňovalo. Takže vyzýváme vládu, aby se jasně vyjádřila k tomu, jestli si stojí za tímto Akčním plánem, či nikoliv, a já věřím, že zde dnes budou aktéři vlády, ministři, kteří se k tomu jasně vyjádří.

Snažili jsme se je srovnat a nikdo nám nemůže odepřít to, že jsme zásadním způsobem zvedli příjmy učitelů na všech úrovních.

A ještě se podíváme na vysoké školy.

12 %, omlouvám se. Myslím si, že by bylo férové, aby se toto vysvětlilo, aby se řeklo, proč se nepracovalo se mzdami učitelů jinak.

Sedmý a osmý bod dnešního jednání, dobře, děkuji. Mám tady oznámení, že pan místopředseda Skopeček hlasuje s kartou číslo 23. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Přicházím pod vlivem vystoupení, silným vlivem vystoupení pana ministra Válka s dalším bodem, který nejdřív zdůvodním a pak ho budu formulovat na samém závěru. Tak, pane nepřítomný ministře...

Já jsem vystoupila po konzultaci se svými kolegy, experty na zdravotnictví, pod vlivem kulatého stolu jsem tady vyzvala ministra zdravotnictví, když už to neudělá sám, aby nám řekl, jaký je jeho plán, jaké je jeho systémové řešení, dokonce jsem tady po konzultaci s kolegy uváděla, jak k tomu přistupují jednotlivé země Evropské unie, a co jsme slyšeli místo toho? Místo toho jsme slyšeli, že pan ministr si nahrává hovory.

Pak jsme tady slyšeli glosování překlepu mých kolegů...

Velká legrace, velká legrace!

On nám tady vysvětluje, jak nepotvrdil účast, jak vlastně tady musí být potvrzená účast a proč a tak dále.

Aby přišel říct těm lidem, za které my tady mluvíme, kdy konečně ty léky budou? Jaké je to systémové řešení?